Proč to blokovat? Ta aplikace vám pošle fakturu, která má IČO, která má jasné parametry. Takže tady vidím obrovský pokrok, a my tady se snažíme možná něco trochu zabrzdit. Já jsem během posledních tří let, a využívám i taxislužbu, použil různé typy dopravy.

Tím nechci říct, že jsou taxikáři všichni stejní. Ale jsou tam prostě výjimky.

Dobře, OK.

Toto všechno odpadá u těch zbývajících dvou.

To znamená, takové ty věci, jako že někdo třeba zavraždil čtyři taxikáře před časem... A naopak, i vy tam máte zpětnou vazbu.

V tuto chvíli je to na hraně zákona.

Abych nekončil úplně vážně.

Ale zvažte prosím, je tady určitá nová věc. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou pan poslanec Foldyna. Děkuji za slovo, pane předsedající. Podvýbor pro dopravu se touto situací zabýval. My musíme řešit jako poslanci situaci všech taxislužeb. Čili to, že přišla nová technologie do problematiky taxi, vytváří novou platformu. My jsme se shodli a dohodli s ministerstvem, že se vytvořila pracovní skupina zastoupená všech taxislužeb, které jsou v této chvíli na území hl. města Brna, všech těch, kteří se chtěli přihlásit, včetně toho Uberu, v pracovní skupině ministra a připravujeme komplexní zákon, který bude řešit zajištění rovných podmínek pro všechny provozovatele taxislužby. Je to taxislužba. A nemůžeme tady popírat situaci a právní normy ČR tím, že přijde z Holandska nějaká firma, která bude nás nutit, abychom my upravovali právní řád podle jejich podnikání. Nejsme proti novým technologiím.

Čili my jsme se k tomu postavili negativně v této chvíli při projednávání těchto pozměňovacích zákonů nikoliv proto, že jsme zpátečníci, ale protože musíme vytvořit rovné podmínky pro všechny taxislužby. Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Blažek. Připraví se pan poslanec Kučera s faktickou poznámkou.

Prostě není možné a správné, aby některé skupiny občanů, kteří chtějí podnikat v oblasti dopravy, a teď zůstanu pouze u osob, musely splňovat přísná licenční řízení, neboli získat koncesi, a jiné skupiny občanů, kteří chtějí dělat úplně totéž, si to prostě jenom jinak pojmenují a ty podmínky nemusejí splňovat žádné. A dnes už je zřejmé, že rovné podmínky pro všechny v této oblasti nejsou. Nejsem schopen to nějakým způsobem já osobně popsat nebo pochopit, ale když už, tak všichni. Třeba jich bude méně, než jich je dnes, ale ten dosavadní stav je naprosto neudržitelný, přestože to možná vyhovuje spotřebitelům.

Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Kučera.

Tady prostě je střet, řeknu, takových nových trendů, nových technologií s tím oborem, který je poměrně dost...

A tady já to jednoznačně kladu za vinu Ministerstvu dopravy, že ten problém se objevil, v uvozovkách, až ve chvíli, kdy se tady objevila novela zákona o silniční dopravě.